Pro zajímavost, České dráhy mají spotřebu nějakých 46 milionů litrů nafty ročně, náhodou stejné číslo je i u všech dopravních podniků v celé České republice. Tak jsem si udělal takový jednoduchý výpočet, zdražení o 1,50 korun nebude tedy půlroční, bude to podle předpokladu září, říjen, listopad, prosinec, za čtyři měsíce. Takže vy tímhle jedním krokem vytáhnete jak z Českých drah a nemluvím o soukromých dopravcích jak z národního dopravce České dráhy, tak ze všech dopravních podniků, které patří městům a samosprávám, tak vy z toho, přátelé, vytáhnete dvakrát 24 milionů korun. Tak už víme, kde si na tyhle dotace soukromým restauracím vezmete v Českých drahách a v dopravních podnicích.

Sečteno a podtrženo, nechci říct, že dramaticky, ale výrazně zdražujete a znepříjemňujete veřejnou dopravu občanům a cestujícím.

Regiojet, Radim Jančura: Zbytek Evropy jde přesně opačným směrem, hledá cesty, jak jízdné zlevnit. Tady dnes, a cituji Radima Jančuru, dnes stát, kraje a města vynaloží na dotovanou dopravu přes 40 miliard korun ročně při tržbě z jízdného zhruba 10 miliard. Jednoduchá obchodní úvaha pokud lidé nebudou do těch vlaků a autobusů chtít jít, budou chodit méně, tak se vám ty nůžky rozevřou a konečný efekt bude ten, že náklady státu zvýšíte. A podobně mluví další soukromý dopravce Leoexpres. Ve chvíli , kdy se cestující do hromadné dopravy vracejí po pandemii covidu, by mělo docházet k její podpoře jako ekologické alternativy podpory dopravy.

Cituji média: Smutné, ale na Česko kašleme, vzkazují lidé z nákupů za hranicemi. Doma jsou ceny přepálené a neodpovídající kvalitě, za hranicemi se vyplatí kupovat skoro všechno, shodují se Češi, kteří pravidelně jezdí nakupovat do Polska a Německa. Chci být fér a vím, že to už dneska i v předchozích dnech několikrát od mých předřečníků zaznělo a nebudu to tady číst znova.